Tady se neshodneme. Odpovědnost je na krajích. Organizují pohotovost kraje.

Ovšem nic mým předchůdcům za těch posledních osm let nebránilo v tom, tyto změny udělat.

Vaše vláda chtěla sice udělat dotační titul pro urgentní příjmy, jak ten dotační titul vypadal?

Ano, ta situace je daleko horší, než byla před osmi lety, ale to, že ta situace se postupně zhoršuje, zhoršuje se dostupnost pohotovosti, to, že se zhoršuje počet, dostupnost zubařů, to, že je stále méně a méně praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost, to fakt není to, že já bych byl čtyři roky ministr zdravotnictví. Opravdu ne.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážný nepřítomný pane ministře kultury Baxo, já bych si vás dovolil interpelovat ve stejné věci, jako jsem před chvílí interpeloval pana premiéra, týká se to přijímání zákona o České televizi a Českém rozhlase, a hned vysvětlím, proč. Má otázka směřuje k tomu, co jsem tady zmiňoval již v prvním a ve druhém čtení, tedy že tento zákon účelově přijímáte ve chvíli, kdy má být volen generální ředitel České televize. Shodou okolností včera proběhlo zasedání Rady České televize, na kterém byl schválen harmonogram volby generálního ředitele. Volba generálního ředitele začne 15. února. Bude probíhat od 15. února až do 7. června, kdy Rada České televize bude volit nového generálního ředitele. Vy jste tady, pane nepřítomný ministře Baxo, načetl ve druhém čtení pozměňovací návrh, že tato novela, která mění počty radních a mění i počet hlasů, kterými musí být generální ředitel zvolen, vejde v platnost někdy v průběhu jara. To znamená, že se trefíme pravděpodobně přijetím této novely přímo do průběhu výběrového řízení nového generálního ředitele České televize a má otázka zní, zda vám to opravdu nepřijde účelové, jestli se nebojíte, že tímto krokem pro jistou část veřejnosti zcela znevěrohodníte toto médium veřejné služby či přímo právě nově zvoleného generálního ředitele?

Děkuji.

Omlouvám se vám, pane ministře.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dotaz a poprosím pana ministra financí Zbyňka Stanjuru.

To prostě není pravda. Úsporný tarif není kompenzován ze státního rozpočtu a myslím, že i vy jste měla dostat složenku jako konečný spotřebitel. A teď fakta, protože to, co jste tady uvedla, vůbec neodpovídá realitě, a nevím, jestli jste se za vaší vlády pokoušeli něco takového prosadit. Podle mě to není možné. Tak za prvé, sběr, kompilace, vykazování dat o spotřebitelských cenách je plně v kompetenci Českého statického úřadu, který je zcela nezávislý na vládě, ale taky Parlamentu, a podléhá metodickému dohledu Eurostatu. Za třetí, a to je klíčové, Český statický úřad v souladu s doporučením Eurostatu zvolil metodiku zachycení uvedených opatření vlády, aby byla jednotná napříč zeměmi EU.

Český statický úřad, teď budu citovat, co k tomu uvádí: